A nelíbí se mi, že říkáte, že Moravskoslezský kraj je zdevastovaný. To přece není pravda. A neměli bychom na občany tady vykřikovat takovou věc, že žijí ve zdevastovaném kraji. To není věcně pravda. Prosadili jsme půjčku. Prosadili jsme to, že stát tam situaci převzal a dostal pod kontrolu. A ty lidi bychom neměli dneska děsit výkřiky, že je region zdevastovaný. To je podle mě taková hysterická emoce, která neodpovídá realitě. Snažili jsme se spolu dělat věci. Mně se nelíbí také to, že jsme se dostali do situace, kdy takto si děláme bilanci před Sněmovnou. Raději bych se o tom bavil v klidu. Ale musím se ohradit proti tomu, že v tom, co jsem tady řekl, jsem lhal. A myslel jsem si, že to budeme dělat společně. A když jsem tady zvedl ty byty Písnice, tak mě prostě štve, že jako vláda jsme nedokázali udělat víc. A vadí mi, když někdo tady vykřikuje, jak se stará o lidi, a v téhle konkrétní věci, protože já jsem měl jiný resort na starosti, když se na mě ti občané obrátili, tak jsem zjistil, že mám pět dnů na to, aby se zabránilo tomu, že bude proveden vklad v katastru anonymním vlastníkem, který se měl ujmout těch bytů v Písnici. A jediný, kdo to mohl zvrátit, bylo Ministerstvo financí, hlavní akcionář ČEZu. Vy jste měl nezpochybnitelnou kompetenci zabránit tomu, aby těm lidem ty střechy nad hlavou v jednom dni vlastně zmizely v někom, o kom ani neví, kdo to je, a kdo jim vyhrožuje, že jim bude zvyšovat nájmy. Já jsem žádal Ministerstvo financí, aby učinilo ten jediný krok, který tomu mohl zabránit. Od té chvíle, kdy jsem se tím začal zabývat, jsem zjistil, že to je jediná možnost, která je přihlásit se jako účastník k tomu řízení o určení vlastnictví a to by dalo šanci, že by soud udělal předběžné opatření a ten vklad nebyl proveden. To je to, co se tady dneska láme, o čem se tady dneska bavíme. Tady se dneska bavíme celý den o jednom případu, o jedné kauze, přitom tady jsou kauzy, které se týkají stovek, dokonce tisíc lidí, a v tom jsme podle mě jako vláda neudělali to, co jsme měli. A já říkám, že kompetenci, tu vrcholnou, jste měl v tomhle vy! Takže nekřičme na sebe. Já tady mluvím přesně. Celý život se snažím tady mluvit přesně a v ničem, co jsem říkal, jsem nelhal. A tu bilanci provedou voliči. Nyní faktická poznámka pana poslance Kořenka a faktická poznámka pana poslance Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Já si myslím, že tato Sněmovna byla zvolena především proto, aby pracovala pro lidi.

Lidé si myslí, že kdo má majetek, už nic víc nepotřebuje, proto je dobrý politik pro tuto zemi. Já si to nemyslím. Samozřejmě si vážím každého pracovitého člověka. A ptám se: Ten, kdo pracuje celý život a pracuje poctivě deset, šestnáct hodin denně, proč ten majetek nemá, jestli máme všichni stejné podmínky? Nechci odpověď.

Tak se informujte. Proč stále lžete? A mám na to svědky. Tak neříkejte nepravdu.

Kdo dal do pořádku Paskov? Proč je v pořádku? Proč nikdo o tom neslyší? Protože jsem to udělal já. Tak se nechlubte mojí prací! Buďte tak laskav. A šéfa účtárny. Abyste byli zase při tom.

Protože nikoho nevidím, rozpravu končím.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já už na závěr této debaty předstupuji před vás jenom se dvěma větami. Jednu z nich jsem řekla hned v úvodu, ale myslím si, stojí za to, abyste ji při posuzování měli na paměti. A ta věta zní takto: Žádost policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. To je důležité vědět, že ta žádost obsahuje to, co obsahovat má. Tak pouze v obecné rovině mohu dodat to, že na jednání mandátového a imunitního výboru, kam jsme, jak jsem vás informovala, přizvali jak zástupce policie, tak zástupce, který dozoruje, tedy zástupce státního zastupitelství, tak tento zástupce podpořil vyšetřovací verzi policie v celém rozsahu na jednání výboru.

O tom načasování tady byla dlouhá debata, o tom, jak to všechno do sebe zapadá, zatímco jsem vám tady citovala i dohledovou prověrku vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která popírá, že by policie nekonala tak, jak konat měla, že by byl nedostatečný dozor státního zástupce.

To byly důvody, které objektivně konstatuje vrchní státní zástupkyně.

Místo toho nechcete slyšet, že rok a půl policie konala řádně pod dohledem státního zastupitelství a toto státní zastupitelství bylo dohledováno ještě vrchní státní zástupkyní a neshledali v postupu žádný problém.